Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, vláda jak na běžícím pásu chrlí na naše občany jedno opatření za druhým. Jeden příklad za posledních deset dnů.

V pondělí jste např. rozhodli o nových opatřeních s tím, že jste sice nechali otevřené všechny obchody, ale podle některých výkladů tohoto opatření by do mnoha z nich nesměli chodit lidé, což je podobné, jako dát možnost kinům promítat filmy, a to bez diváků. Tato opatření v sobě nemají žádnou logiku. Jsou chaotická a ve své podstatě šikanózní. Přesto co je psáno, to je dáno, tak to v právním státě chodí. Vláda se bohužel ukazuje nejen jako neschopná, ale zejména jako směšná. Těch posledních pár dnů byl další obrovský zásah do důvěry veřejnosti v to, co děláte.

Pane poslanče, no, já tomu rozumím, co říkáte.

Proto děláme ta opatření, a pokud to sledujete v Evropě, tak je to všude stejné, všude na síti, nebo opozice říká stejné věci, protože samozřejmě kdybyste vy byli ve vládě, tak to bude fungovat všechno perfektně. Děkuji. Prosím.

A ono když pak sami řeknete, že jste to napsali špatně nebo že ta interpretace je špatná, sami to, co schválíte jako celek ve vládě to není jenom ministr zdravotnictví co schválíte jako celek na vládě, sami za pár dnů, za pár hodin označujete za nesmysl, tak to skutečně k nějakému psychickému klidu společnosti nepřispívá. Já si myslím, že skutečně to, co jsem řekl na konci svého úvodního vystoupení, že vláda má dnes kvůli nouzovému stavu velké, mimořádné pravomoci a měli byste daleko více vážit a skutečně dvakrát měřit, a teprve potom vydat nějaké opatření, které se dotýká přímo života lidí. Děkuji.

Pokud vy byste chtěli nějak prospět našim občanům, tak samozřejmě si myslím, že byste měli nějakým způsobem přemýšlet o tom, jestli přece jenom neumožníte schválení toho rozpočtu, protože pokud to neumožníte, tak veškerá ta pomoc, po které vy voláte, vlastně nebude možná. Děkuji a nyní prosím paní poslankyni Šafránkovou, která bude interpelovat pana premiéra ve věci důchodové reformy.